Sečteno, podtrženo, udělali jste v tom pěkný zmatek.

Do kterého pásma totiž budete spadat, se nebude určovat jen podle výše příjmů, ale i podle výše výdajového paušálu. Ovšem ani to neplatí vždy. V mnoha případech pak nebude možné, aby poplatník zvládl novelou navrhovaný systém bez odborné pomoci, což je také v rozporu s tím, co uvádí k paušální dani důvodová zpráva. Živnostníci budou také dopředu velmi obtížně odhadovat, jaká bude výše jejich povinností vůči státu a zda se jim model paušální daně vůbec vyplatí. Poprosím kolegyně a kolegy o ztišení, ať může paní poslankyně pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně.

V rámci připomínkového řízení odpověď na dotaz Komory daňových poradců zněla: To je politické rozhodnutí. Tedy skutečně v situaci, kdy poplatník zvolí vyšší pásmo, než musí, přichází o možnost vrácení sociálního vyššího pojistného. Věřím, že to všechno lze ještě vysvětlit a opravit, jsme v prvním čtení. Jak to tedy bude, pane ministře?

Rozumím tomu tedy správně, že nebudeme vracet chybně odvedené finanční prostředky, protože to je politické rozhodnutí?

O jednoduchosti tohoto systému pochybují i daňoví poradci, znova to opakuji. Navíc platí, že v případě, že podnikatel překročí spodní limit jen o několik desítek tisíc korun, může se vyplatit živnostníkům vrátit k původnímu systému účetnictví daňové evidence a uplatnit si takzvaný výdajový paušál.

Nevidím tam logiku, nevidím tam spravedlnost.

Já jsem si ten pozměňovací návrh nedávno vyhledala.

Chtěla bych říct, jsme v prvním čtení.

Děkuju. Nyní než dám slovo s faktickou poznámkou přihlášenému panu poslanci Munzarovi, ještě načtu dvě . Pan předseda Okamura ruší svoji omluvu a pan poslanec Michal Kučera se omlouvá do konce jednacího dne a zítra z celého jednacího dne bez udání důvodu. Jediná faktická poznámka pan... ji teď nemá zájem uplatnit, tudíž ji stahuje. A poprosím pana ministra, který se taktéž přihlásil. Děkuji za slovo. Systém je velmi jednoduchý, pár čísel.

Je to jeho svobodné rozhodnutí, nám po tom nic není.

Takže představa, že potřebuji daňového poradce, aby mi poradil, jaký typ živnosti mám, jaký mám paušál, je představa mimo realitu. Možná pro někoho, kdo začíná podnikání, tomu bych rozuměl. Tady žádná potřeba konzultace prostě není. Není.

To jsem fakt zvědavý, jak to uděláte.